Ne tedy ti, kteří byli obětí často brutálního psychologického nebo i fyzického násilí, ale ti, kteří byli nositeli této moci, kteří ty druhé lidi nutili ke spolupráci, kteří je nutili popírat hodnoty a ztrácet charakter proti těmto lidem je lustrační zákon postaven. Myslím si proto, že bychom neměli na tyto věci zapomínat. Je jistě rozumné se nad nimi zamyslet, ale musí to být podnět demokratických sil, a nikoliv strany, která se odkazuje na svou totalitní minulost a nedokázala se s ní vypořádat. Proto vás asi nepřekvapuje, že já stejně jako všichni členové klubu KDUČSL budeme hlasovat proti zrušení lustračního zákona. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře kultury prostřednictvím paní předsedající, já souhlasím s každým slovem, které zaznělo z tohoto pódia z vašich úst, a s úctou bych váš příspěvek podepsal za předpokladu, pokud byste se vy a vaše politická strana podle těchto slov také chovali. Tam chybí ještě ta jedna věta že jsme sice zásadně proti zrušení lustračního zákona, ale v případě, že se nám to bude hodit, tak jsme ochotni se dohodnout s panem prezidentem na tom, že pro vyvolené a pro určité případy ten zákon nebude aplikován. On sice bude platit, samozřejmě, v tom právním řádu ta písmena najdeme, ale my, strana lidová, protože se nám to hodí, souhlasíme s tím, že aplikován nebude. V podstatě přeložímeli ve vší úctě vaše slova, říkáte: Jsme zásadně proti zrušení zákona o dopravě, ale budeli se nám to hodit, jsme připraveni pro vyvolené s panem prezidentem se dohodnout na výjimce, že někdo si může jezdit, jak chce, kudy chce a kde chce. Jsme zásadně proti zrušení zákona o zdravotnických službách, ale v případě, že bychom se mohli stát ministry vlády, tak jsme připraveni dohodnout se s panem prezidentem o výjimce, že jsou lidé, kteří mohou léčit i bez lékařského diplomu. Jste zásadně proti zrušení lustračního zákona, a jsou případy, kdy nechcete, aby byl aplikován, protože se vám to hodí. Nejsem si však jist, zda váš postoj ve své obojakosti není stejně nebezpečný jako postoj předkladatele. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Jiřího Štětinu, který je řádně... Prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím bych zareagoval na slova pana předsedy Kalouska. Myslím si a chápu roli pana předsedy jako opozičního politika, asi nemůže jednat jinak. Ale myslím si, že stejně dobře ví jako my všichni, že takzvaný služební zákon s tímto tématem vůbec nesouvisí. Pokud je někde dračí vejce vloženo do této tematiky, tak je to onen doprovodný zákon 309 z roku 2002, pro který pan předseda tehdy také zvedl ruku. Myslím si, že je třeba zdůraznit to, co jsem před chvilkou řekl ve svém příspěvku že lustrační zákon je zaměřený na pachatele, nikoliv na oběti. Tady je třeba velmi dobře rozlišovat a ctít presumpci neviny. A to si myslím, že je zcela jednoznačně zřejmé, a že ve chvíli, kdy by zde došlo k prolomení tohoto principu, tak tato místa samozřejmě opustíme, protože pokládáme tuto věc za zcela principiální. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já velmi děkuji za větu, která byla obsažena ve vaší odpovědi, pane ministře prostřednictvím paní předsedající, že v případě aplikace zákona jste připraveni rozlišovat.

Jinak máte tu výhodu jako ministr vlády, že na mě můžete rovnou bez předsedající.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Demonstrovala na Letné proti komunistům.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím pana poslance Blažka s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.